Myslím, že jsme se drželi odborných témat, takže návrhy určitě podpoříme. Já jsem nakonec neaktivoval pozměňovací návrh, který se veterinárního zákona týkal, který jsem původně podal, pak jsem tedy po debatě tady v Poslanecké sněmovně pochopil, že ne všichni vědí úplně, o čem je řeč.

Tak velmi prosím, abyste tento pozměňovací návrh podpořili.

Nejprve ten pozměňovací návrh E1 rozšíření definice útulku.